A tady jsme jasně u toho, kdo porušil a kdo neporušil mezinárodní právo. Je zřejmé, že tento akt agrese se stal. Je také zřejmé, že občanská válka v Sýrii nevznikla sama od sebe. Já si dobře pamatuji výroky pana bývalého prezidenta Spojených států amerických Obamy, který říkal, že dál bude finančně, materiálně a technicky podporovat tzv. umírněné islamisty na to, aby dál bojoval proti režimu, který v Sýrii panuje.

Tak pokud chcete diskutovat, můžeme o tom diskutovat samozřejmě teď a hned, ale je také potřeba si uvědomit, že ta diskuse nemůže být jakýmsi ideologickým plácáním, ale musí to být otázka jasných faktů, která, žel, tady nemáme, protože bychom se museli ptát, proč zablokovaly Spojené státy americké to, aby včas odešli zástupci mezinárodní organizace pro chemické a bojové látky, aby se nemohli dostavit na místo. Jestli o tom chcete diskutovat, prosím, můžeme. Nepovažuji ale za možné, abychom o tom diskutovali, aniž bychom měli minimálně projednanou zprávu a informace, které proběhly v pátek, byť asi v omezené míře na zahraničním výboru, a aniž bychom znali stanoviska našich expertů, kteří by asi toto museli nejdřív projednat ve výborech Sněmovny. Klidně je možné se tady domluvit s vládou, že takový materiál připraví, že přerušíme schůzi Sněmovny, zařadíme jednání výborů, zahraničního, výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, příp. dalších orgánů Sněmovny, a pak tady budeme věcně jednat. Ale promiňte mi, takové řeči, které tady vedl pan kolega Benešík, to se na mě nezlobte, to je jenom ukázka toho, kam se může taková debata svrhnout. Jestli chcete, já jsem na takovou debatu připraven. Věcně, mezinárodněprávně a klidně budu argumentovat právě ve prospěch toho, aby se něco takového už v životě nemohlo opakovat.

Nikdo nemůže zneužívat jeho surovinovou základnu. A tady jsme jasně svědky toho, že někdo financuje a také ozbrojenými silami podporuje svržení legitimního režimu.

To asi někomu vadilo. Já vám děkuji, pane místopředsedo. A nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura, poté pan místopředseda Benešík. Máte slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko našeho hnutí SPD k útokům na Sýrii.

Ve svém důsledku se USA, Velká Británie a Francie postavily na stranu islamistické opozice proti mezinárodně uznávané vládě Sýrie. Útok svými důsledky může prohloubit destabilizaci regionů, vyvolat další migrační vlnu a ohrozit mír v Evropě. Podpora útoku ze strany NATO a Evropské unie je v naprostém rozporu s existenčním zájmem České republiky a českého národa. SPD považuje za zásadní podpořit dodržování mezinárodního práva, stabilizaci Středního východu, zastavení podpory islamistům, zabránění migrace do Evropy a zastavení zvyšování napětí v Evropě. Děkuji za pozornost.

Dámy a pánové, pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já mám k zahraniční politice Baracka Obamy milion sto šest výhrad. To byl prezident, který se bál i vlastního stínu. Vinit ho z toho, že on rozpoutal nějakou válku, mně přijde naprosto směšné.

Pokud to řekl, tak já si myslím, že pan předseda Filip to doloží, je to docela možné, já si toho nejsem vědom.

To je naprostá pravda.

Děkuji. Není tomu tak. Takže konečně se dostaneme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat... Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

Ano, děkuji. Nejprve se tedy vypořádáme s návrhem z grémia, tak jak jsem ho přečetl na začátku.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nejprve hlasujeme o vyřazení bodu 61 a 65, což jsou body, které doposud neprojednal volební výbor. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?